Dluh prostě roste a neklesá. Takové hospodaření předvádí současná vláda a mimo jiné i dosavadní vlády. Náklady na obsluhu státního dluhu, tedy na poplatky a úroky, získává Česká republika tak, že si zase půjčuje. Stále jsme u toho, co v principu u jednotlivců kritizujeme, tedy vytloukání klínu klínem, když si někdo na dluhy zase půjčuje. Současná neodpovědná vláda ale hazarduje s životy všech občanů.

K tomuto dluhu je ovšem třeba připočítat také závazky, které má stát vůči důchodcům, státním zaměstnancům, lidem na rodičovské a podobně. V tomto ohledu jeho závazky převyšují majetek a příjmy. Chápu přitom, že dluhy jsou z určité části také dědictvím všech předcházejících vlád, kdy se masivně rozkrádal veřejný majetek, ostatně o tom jsem tady před chvílí hovořil na konkrétních příkladech, a stát se stále více zadlužoval.

A naopak čím víc takových lidí živím, tím je větší šance, že mě budou volit, a tak naopak státní správa po léta roste bez ohledu na to, kdo ji vede. Tím v žádném případě SPD nezpochybňuje potřebné státní zaměstnance, protože bez nich se samozřejmě stát neobejde, a těch si velice vážíme. Pro některé strany jsou potřeba sponzoři, a tak rostou investice, mnohdy předražené a zčásti leckdy i zbytečné a neefektivní, protože jejich cílem je primárně dát zakázky sponzorům minulým i budoucím. Mnoho státních firem je neefektivních, protože je vedou nekompetentní lidé. Ale vedou je proto, že to jsou lukrativní trafiky pro straníky a spolupracovníky. Příklad je Česká pošta, která produkuje ztráty v éře světového boomu zásilkových služeb.

Státní pošta by přece mohla být naopak jedinou ze státních firem, která by mohla jednak poskytovat práci, ale současně vytvářet zisky potřebné právě pro tristní rozpočet, který tady předkládá vláda. Národní rozpočtová rada vlády tvrdí, a bych chtěl zdůraznit, že je to Národní rozpočtová rada vlády, že jsme v situaci, kdy musíme buď zvýšit daně, nebo osekat důchody. To je blábol, jelikož je tu i logická a správnější cesta, a to ty peníze navíc prostě vydělat dobrou prací.

Zatím nám v tom brání partajní ministři, kteří prostě musí zajistit korýtka pro své kumpány.

Personální obsluha státu a množství státních funkcí roste skutečně nesmírně.

A odmítám v této argumentaci vládní populismus, který diskusi stáčí na hasiče a policisty. Hasiče, policisty, učitele, zdravotní sestry a další velmi potřebné profese hnutí SPD podporuje a velice si jejich práce vážíme. Já mluvím o neúnosně narůstající byrokracii.

Po zhruba pěti letech se jí možná příští rok dočkáme. Za to, že si vláda osvojila alespoň nějaký dobrý nápad od opozice, paní ministryni financí a panu premiérovi chvála ale je tu ale. Proč taková jednoduchá změna trvala tak dlouho? Proč dobrou vyzkoušenou myšlenku nedokáže vláda realizovat ihned? Ušetřili bychom tisíce úředníků najatých na správu EET a ušetřili bychom práci a peníze statisícům podnikatelů.

Jak pokaždé opakuji, je to divadlo pro laiky. Je totiž v podstatě úplně jedno, jestli má armáda 1 nebo 2 % HDP, ale podstatné je, co a jak efektivně za to pořídí a jak efektivně se peníze vynaloží. Desetiletí máme Nejvyšší kontrolní úřad, který každoročně konstatuje plýtvání, nebo dokonce zlodějny za miliardy. Ale výsledek je stále stejný, na ministerstva a další organizace to má minimální vliv a odpovědní ministři nejsou pohnáni k odpovědnosti. Jenom bych tady připomněl, že už nám tady dva roky leží z pera SPD náš návrh zákona na přímou hmotnou odpovědnost všech, co hospodaří s veřejnými prostředky, včetně ministrů a hejtmanů, to znamená včetně politiků v exekutivě, a ostatní politické strany odmítají tento náš návrh schválit či alespoň projednat. Pro úplnou srozumitelnost, pokud nemáme zajištěnou efektivitu vynaložených peněz, bavíme se v podstatě o tom, kolik peněz a kde vylijeme do kanálu. Přitom jednotlivé rezorty peníze skutečně potřebují. Děkuji, že je navýšen rozpočet Ministerstva spravedlnosti, protože tam zoufale chybí peníze na vyřizování stížností občanů na nespravedlnost. Doufám, že je ministerstvo na tuto agendu využije. Ale, a opět jsme u peněz, každým rokem roste nejen počet stížností na nespravedlnost, ale roste i množství peněz, které je stát povinen za chyby justice a úředníků platit.

Tohle přece musí platit ti, kdo náklady způsobují.